Děkuji.

Já jsem na těch středních školách pravidelně.

Kolik kraje vyčleňují peněz?

To je snaha mého materiálu. Děkuji za jeho podporu. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí o slovo. Nikdo takový není. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které se také nikdo nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Prosím tedy pana zpravodaje, aby znovu přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje dotační program 21.

Děkuji. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 181. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.